Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Zbývá hlasovat pouze usnesení, abychom ten bod mohli uzavřít. Po již pevně zařazených bodech.

Hezké ráno, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl požádat o pevné zařazení bodů, které zmíním.

Ale určitě mi rozumíte.

Takže ještě jednou.

Děkuji. My tam máme už dva pevně zařazené body. A já bych poprosil jako bod č. 3 za ty už dva pevně zařazené body bod č. 21, alias tisk 179. Je to druhé čtení. A potom jako bod... Ano, přesně tak, děkuji.

Takže územní plánování.

Ano. Bod č. 3 jsem navrhoval. Ano, rozumíme si?

Děkuji. Já bych chtěl jenom požádat, abychom zařadili bod 172, což je volba náhradníka ve Správní radě VZP, bude se to hlasovat veřejně, abychom ho zařadili na úterý pevně po již pevně zařazených bodech.

Zeptám se ještě, jestli jsou nějaké další návrhy. Nejsou.

Takže budeme hlasovat. Pan poslanec Bartošek navrhuje, abychom bod, který se týká dálnice D1, je to bod č. 226, zařadili dnes po již pevně zařazených bodech. To znamená, dneska máme dva pevně zařazené body Den památky holocaustu a pravidla hospodaření, takže jako třetí bod by to bylo dnes.